Nyní ještě krátce okomentuji ty dva pozměňovací návrhy. Jejich přijetí neřeší kompletně celou tu záležitost, ale minimálně vyjasní otázku v geopolitické oblasti.

Je přece naprosto evidentní, že pokud my zde vytváříme zakázku s vládním podporou, je namístě požadovat určitou míru reciprocity.

Tak abyste se podívali, jaké všechny překážky klade Čína a Rusko firmám, když se chtějí ucházet o veřejnou zakázku. Je to opravdu fascinující čtení kreativity.

Je to legitimní postup těchto zemí.

Druhý pozměňovací návrh víceméně klade za povinnost Ministerstvu průmyslu a obchodu to, co je již nyní v právním řádu obsaženo na platformě ústavního zákona o bezpečnosti.

Hodně jsem komunikoval s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dokonce byla nabídnuta možnost se podívat na některé neveřejné dokumenty, konkrétně na zadávací dokumentaci. Tento vstřícný krok vítám a domnívám se, že to je přesně náznak toho přístupu, který by Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo zvolit vůči opozici celkově při řešení nejasných otázek, protože opravdu věřím tomu, že ty otázky lze vydiskutovat, lze najít shodu. Vláda v České republice se nějakým způsobem proměňuje každé čtyři roky nebo po každých volbách a zde je realizovaný projekt na dlouhé roky dopředu. Nicméně to, v čem již vláda nevyšla vstříc, je prostě většina v Poslanecké sněmovně, která se tím odmítla zabývat.

Důsledek toho, že nebyla debata, že nebyla debata na výborech, kromě hospodářského výboru, že jsme se o tom nemohli bavit v zahraničním výboru, v bezpečnostním výboru, že jste se to snažili protáhnout Poslaneckou sněmovnou, první čtení tady v sedm večer narychlo, druhé čtení svoláme si mimořádnou schůzi, ty pokusy protlačit to na sílu, nepovedou k tomu, že se o těch věcech nebude diskutovat, že o nich nebudeme mluvit. Já si ta témata nevymýšlím, obstrukce by vypadaly zdaleka jinak.

To jsem chtěl říct, toto jsem chtěl argumentovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Nechám zcela na vašem posouzení, jestli ta rozprava, která se vede, patří do třetího čtení, nebo nepatří. Podle mého názoru nepatří, ta patří do jiných čtení. Jednací řád o tom hovoří jasně.

Takže jestli tady chcete ještě další hodinu povídat, máte možnost. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Ale já jsem pevně přesvědčena, že tento zákon se týká i naší bezpečnosti. Jsem pevně přesvědčena, že to souvisí s naší zahraničněpolitickou orientací.

V posledních měsících si říkám, jaká je motivace. Co se to vlastně okolo nás děje?

Odjel do země, která naprosto nezvládá řešení této krizové situace. A když se zastavíme v tom Maďarsku.